Děkuji, pane premiére, za dodržení času.

Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Děkuji za slovo.

Mezi ně patří i takzvané volby nanečisto.

Ty volby proběhnou a výsledky jsou zveřejněny před skutečnými volbami. Za mě je to prostě něco nepřípustného. Legislativa hovoří jasně: propagace politických hnutí, názorů a tak dále na půdě škol je nepřípustná. A teď jsem se dozvěděl, že se bude opakovat něco podobného, teď pro změnu před prezidentskými volbami, kde opět budou reální prezidentští kandidáti, a opět ty výsledky budou vyhlášeny před skutečnými, reálnými volbami. Jestli se mnou souhlasí děkuju jestli souhlasí s tím, že to skutečně je problém, protože to je v rozporu s legislativou.

Také děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuju, pane předsedající.

Já jsem pozorně dopoledne sledoval výklad pana předsedy Okamury o referendech.

Není tomu tak.

Pane poslanče, vaše dvě minuty na položení dotazu. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, možná bych mohl říct drazí pozůstalí, protože moc nás tu není. Mě velmi mrzí, že nemohu interpelovat pana ministra Rakušana. Přiznám se, že jsem ráno přeslechl, z jakého důvodu je omluven na interpelace, protože si vzpomínám, že on byl jeden z těch, který velmi, velmi intenzivně kritizoval vládu Andreje Babiše za to, že nechodí na interpelace a že jim jako opozici bylo odepíráno právo interpelovat, a tím ubírána možnost diskutovat.

A mě mrzí, že mu tu interpelaci nemohu položit, takže mně nezbývá nic jiného než požádat o hlasování o přerušení této interpelace do přítomnosti ministra vnitra. Děkuji. Pane ministře...

Tak to se mu omlouvám.

Děkuji pěkně. Další vystoupí paní poslankyně Štefanová Iveta, která byla vylosována jako třetí pro ústní interpelace. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený paní předsedající.